Možná že se to zdá někomu podivné, že navrhuji pevně zařadit vládní návrh zákona. Ale stejný návrh jsem předkládal již před třemi lety Poslanecké sněmovně. Vláda tento návrh zákona předložila před více než rokem. V Poslanecké sněmovně jsme těsně před skončením volebního období a jsme po prvém čtení tohoto vládního návrhu zákona.

Je tedy s podivem, že jeden z návrhů Je tedy s podivem, že vláda nemá zájem o projednání návrhu zákona, který zásadním způsobem brání podnikům v České republice nejen dodávat do případné rozšiřující se elektrárny, ale zejména je politickou brzdou v rozvíjení vztahů.

Jsem přesvědčen, že je důležité, abychom po zrušení sankcí, které uznalo celé světové společenství, tento nadbytečný zákon zrušili. Je také důležité si uvědomit, že pokud se nebude Poslanecká sněmovna zabývat kromě tvorby legislativy také tím, že vyčistí český právní řád od obsolentních norem, budou tady ležet zákony, které nemají žádný smysl pro subjekty v České republice, ať jsou to fyzické, nebo právnické osoby.

Děkuji vám. Děkuji a ještě s přednostním právem pan ministr Chvojka.

Tak za prvé mně byl udělen minulý týden čestný diplom od Rekonstrukce státu a stal jsem se ministrem pro zdržování.

A tenkrát prostě nebyla vůle tento zákon dát na program Sněmovny, protože prostě tato koalice má spoustu ještě jiných, dalších priorit.

Já bych čekal, že takto čistí hoši a dámy budou minimálně různé sprosté komentáře a stanoviska některých lidí, svých fanoušků, blokovat či škrtat, ale to se jaksi neděje.

Ale pak je smutné, když Rekonstrukce státu napíše: díky, že diskutujete, ale zkuste to prosím slušně, i když jde o politiku.

A já myslím, že zařazen bude na zítřek. Může se stát, že se i přesto neprojedná, protože tam bude spousta jiných věcí, jako třeba zákoník práce. A na závěr malý apel.

Děkuji.

Vážený pane předsedo, já jsem navrhla tři možnosti, kdy bychom mohli projednávat žádost policie, tedy bod číslo 345. Poté po dohodě se zpravodaji, kteří tady budou důležitými aktéry při projednávání, bych chtěla navrhnout, abychom zúžili tu trojici na jeden návrh, a to je čtvrtek 8. 6. v 11 hodin. Děkuji vám. Dobrá. Také děkuji. A pokud se již nikdo nehlásí...

Já sice respektuji dohodu paní předsedkyně se svými zpravodaji, ale my jsme poměrně těžce tvořili dohodu na čtvrtek na dopoledním grémiu, tak já navrhuji, aby to bylo když ve čtvrtek, tak po pevně zařazených bodech.